Ale pro nás je podstatný i ten obsah toho něčeho. Takže podle nás ten návrh vyrábí takové množství problémů a nákladů, že má strašná rizika, a kvůli těm rizikům chceme například debatu s paní ministryní, která tu podle nás má být osobně, protože projednávat tady zásadní změnu, která bude stát desítky miliard na té transformaci stavebních úřadů, bez přítomnosti ministryně skutečně není šťastné.

Já musím zareagovat na kolegu Feriho, mě mrzí, že tady není.

Já jsem na těch schůzkách seděla, byly to hodiny a hodiny v pracovních skupinách pod panem poslancem Kupkou, a já jsem vás tam ani jednou neviděla. Kolega Kalous chodil na kolegium pod Ministerstvem pro místní rozvoj, my všichni jsme seděli napříč politickým spektrem na těch komisích, a vy jste tam nebyl.

Druhá věc.

Tak to přece není, že tady je jenom otázka toho úřadu. Je potřeba říct, že proti tomu zákonu se vyjádřil také Nejvyšší správní soud, to bude soud, který to bude řešit vlastně nejdřív, ještě před Ústavním soudem, a Nejvyšší správní soud velmi varoval před tou konstrukcí. Obrovský problém tohoto zákona je, že přivede stavebnictví do velké nejistoty do doby, než právě správní soudy poprvé rozhodnou a Nejvyšší správní soud poprvé rozhodne.

V Praze se něco takového bohužel podařilo, že byla nejistota ohledně stavebních předpisů dělaných pro Prahu.

K obří nejistotě, která nikomu neprospěje.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře jeden ministře a vážené kolegyně, vážení kolegové, mnohé tady zaznělo. Já se omlouvám, tak vážený pane ministře na druhou, jak jsem byl upozorněn panem ministrem, protože má pravdu paní kolegyně Procházková, když teď tady říkala, že tady je vláda zastoupena, řekl bych, ministrem pro všechno, tak jak to známe. Já vůbec nezpochybňuji roli ministra průmyslu, obchodu a dopravy směrem k novému stavebnímu zákonu, ale nezlobte se na mě, já se musím připojit k tomu, co tady zaznělo.

Ale je to otázka například ministra vnitra. Jestli něco tento zákon bude znamenat, tak naprostou revoluci, nebo revoluční zásah do státní správy a samosprávy, a to by přece mělo zajímat ministra vnitra. I on by měl dokázat reagovat na poznámky, připomínky, dotazy, které v prvním čtení tady zazněly a ještě zaznějí.

Tak to přece není. Těch připomínek a poznámek a argumentačně zdůvodněných námitek je tolik, že to zdaleka není o této jedné jediné věci.

Jsem přesvědčen o tom, že připomínky, s veškerou úctou a respektem k paní náměstkyni ale ona skutečně je tady zcela nezaviněně v roli úředníka, a tady jsme na půdě Poslanecké sněmovny. V tomto smyslu mi dovolte také reakci na pana ministra, když nás vyzýval, abychom tady nedělali politiku. To je výzva, která je nerealizovatelná. Z principu, z Ústavy, prostě nelze na půdě Poslanecké sněmovny nedělat politiku. Pokud jste s tím sem někdo kandidoval, tak jste bohužel kandidovali do špatného orgánu. Toto je orgán politický, a ať tady budeme projednávat cokoli, jakýkoli návrh zákona nebo jakýkoli jiný sněmovní tisk, smlouvu, vždycky budeme činit politické zdůrazňují politické rozhodnutí.

Ministr vnitra, protože skutečně ten návrh, a mohl bych pokračovat dál, protože samozřejmě dopady stavebního zákona jsou i do dalších resortů.

To máte pravdu. Ale politiku tady samozřejmě děláme a není to nic, za co bychom se měli stydět nebo za co bychom měli být pranýřováni. Tak to, dámy a pánové, skutečně není.